Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Proč na tomto úseku stavební dozor a Ředitelství silnic a dálnic při kontrolních dnech ignorovaly nepřítomnost dělníků? Zajímá mě jmenovitě, kdo za tento šlendrián odpovídá. A muselo to opravdu dospět do kalamitního stavu v závěru roku 2018? Kdo toto pochybení zaplatí a omluví se řidičům, kteří téměř denně na tomto úseku nabírali zpoždění? Druhý dotazem je celkem zvláštní prohlášení ohledně tendru na výběr elektronické dálniční známky v České republice. Proběhlo to, tuším, v Otázkách Václava Moravce. Na mýto pro nákladní automobily je už vysoutěžena firma, která ho bude pro stát vybírat. Nechápu tedy, proč na výběr takzvané elektronické známky pro osobní vozidla budeme dělat další tendr na jinou firmu, čekat další tři roky, vyhazovat téměř miliardu za tisk dálničních známek, když řešení je naprosto jednoduché. Podle mého soudu stačí využít tuto firmu i na výběr elektronických známek i pro osobní automobily. Protože v okolních státech Evropy, jako například na Slovensku nebo v Maďarsku, to funguje. Tato softwarová úprava systému pro výběr mýta, která je již beztak vymyšlena pro jmenované státy, rozhodně nestojí miliardy.

Napadá mě pouze jedna odpověď. Předpokládám, že v rozpoznávání státní poznávací značky nákladního nebo osobního vozidla technicky není rozdíl. Poprosím pana ministra o odpověď. Než dojde k mikrofonu, přečtu omluvy.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane Kotene prostřednictvím pane předsedajícího.

Já vám mohu samozřejmě předat informace o tom, kteří pracovníci to dělali.

Pokud tam ti chybějící dělníci nebyli, byli na to upozorněni a byl jim dán příslib, tak samozřejmě je tam hledali příště. Ale když se podíváte do smlouvy, tak v té smlouvě jsou prostě ustanovení, pokud se první termín, který je penalizovatelný, nesplní, můžeme odstoupit od smlouvy. My jsme přesně toto udělali. Když jsme soutěžili, nebo dostali zadání od vlády, abychom soutěžili nový mýtný systém, tak v té soutěží nám vláda nezadala, že máme dělat dva systémy. To znamená jak systém pro osobní auta, tak systém pro nákladní auta. A tady je potřeba říct, že my máme dva rozdílné systémy. My máme výkonové zpoplatnění pro nákladní auta a časové zpoplatnění pro osobní auta. A tady jde o to, že my můžeme takovýto systém soutěžit, až změníme zákon. Takže to se opravdu dohromady dělat nedalo. Ano, přiznávám, že od stávajícího provozovatele mýtného systému přišlo několik nevyžádaných nabídek na to, že je to schopen tím systémem dělat. Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Takže prosím. Pane ministře, děkuji za poměrně dobrou odpověď.

Takže mě by to vycházelo jako opravdu nejjednodušší řešení. A pokud to naráží skutečné na změnu zákona, která bude v únoru, tak to velice vítám a těším se, že osobní automobily budou mít tedy tu elektronickou vinětu opravdu podstatně dříve a hlavně ušetříme téměř miliardu na prostředcích za tisk dálničních známek. Pan ministr odpoví. Já jenom krátce.

První věc je, že dálniční známky tiskne Státní tiskárna cenin, takže je to svým způsobem zakázka státu, takže to nejsou žádné vyhozené peníze. A druhá věc. Ten systém taky bude něco stát. Ano, faktem je, že návratnost toho systému bude zhruba dva roky.

Prosím máte slovo. Vážený pane ministře, já si vás dovoluji interpelovat s administrativní zátěží ředitelů škol.